Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja. Prisežem. Čestitam! [[Pljesak]] I Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa. Hvala vam lijepa, poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovana ministrice i poštovani ministri, čestitam na iskazanom povjerenju i prisezi. Ovime smo iscrpili sve točke i sve ono što smo planirali raditi danas. Time završavamo sa radom i nastavak sjednice je u ponedjeljak 12. lipnja u 9,30h s točkom Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 87. Dakle raditi ćemo ponedjeljak, utorak i srijedu, četvrtak je blagdan pa onda petak nećemo raditi a isto tako raditi ćemo i onaj tjedan poslije od ponedjeljka do srijede.